Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, novelu daně z nabytí nemovitých věcí jsem zde již podrobně představil v rámci prvního čtení. Proto mi dovolte, abych se zmínil pouze o třech zásadních tématech.

Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka odstraňuje řadu obtíží. Nabyvatel však nemá jistotu, zda mu v budoucnu nevznikne z titulu ručení povinnost zaplatit daň ještě jednou. To chceme odstranit. Nově tyto případy odpadnou, neboť daň bude platit výlučně nabyvatel. Navíc nabyvatel je poplatníkem daně v drtivé většině států Evropské unie. Není třeba se obávat, že by změna způsobila problémy při financování nákupu nemovitých věcí, banky se této změně přizpůsobí a poskytnou úvěr i na financování této daně. Druhým tématem, které zmíním, je úplné osvobození nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky, a to v souvislosti se změnou osoby poplatníka.

V této souvislosti podporuji pozměňovací návrh přijatý rozpočtovým výborem, aby územní samosprávné celky nemusely ani podávat daňové přiznání. Za třetí zdůrazňuji, že návrh nikterak nemění sazbu daně, která by tak měla zůstat na čtyřech procentech. Navrženou účinnost návrhu zákona je nutné posunout, proto souhlasím s pozměňovacím návrhem přijatým rozpočtovým výborem, který nově stanovuje účinnost na první den třetího měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu České republiky. Tak jsem učinil. Děkuji za slovo. Děkuji, pane zpravodaji. Mám přihlášenu paní poslankyni Věru Kovářovou a pana poslance Vilímce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je to tak, že podle této novely by měly být obce a dobrovolné svazky obcí zcela osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí. Přesto jim však zůstala povinnost podávat daňové přiznání k této dani, což znamená zachování administrativní zátěže, a to jak na straně územního samosprávného celku, tak i na straně státu, a to v situaci, kdy v konečném důsledku nebude žádná daň vybrána.

Proto jsem také navrhla zrušení povinnosti podávat daňové přiznání, protože se domnívám, že naplňuje zásadu efektivity. Jsem moc ráda, že rozpočtový výbor tento můj pozměňovací návrh přijal, a doufám, že tomu bude tak i ve třetím čtení. Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Vilímec.